Ještě se musím pokusit, protože zřejmě je to potřeba vysvětlit, co je nedemokratického na tom, co tady probíráme, a proč zřejmě se premiér musel rozhodnout, že pan Babiš nemůže být dále ve vládě. Nebudu si hrát na politologa. Ten případ Andreje Babiše se rozšířil za hranice. A tam si přečtete třeba zrovna u téhle belgické expertky, že dnes to je to vysvětlení toho, co je nedemokratické. Ona říká, že dnes společnost má moc zákonodárnou, výkonnou, soudní a média, jakousi čtvrtou moc, která je hlídacím psem ostatních mocenských sil. Aby takový systém fungoval, musí každá z těch sil se řídit sama a není možné, aby ji ovládal někdo jiný. A cituji: Pokud kdokoli z vlády kontroluje média přímo či nepřímo, celý systém kontroly a rovnováhy přestane fungovat. Takže to je to nedemokratické.

Takže to je podle mě ten důvod, proč já bych byl rád, kdyby se Sněmovna dohodla na tom, že pan Babiš by měl z vlády odejít.

Takhle prostě on nemůže fungovat. Rád bych vám řekl jednu věc. Mně tady ty dny připadají, že jsou zajímavé v tom, že se končí jedna velká legenda, nebo dokonce dvě.

Pan Babiš tady sedí s námi jako poslanec, je ve vládě jako místopředseda vlády, dělá všechno jako my a je opravdu politik. On tomu dlouho nevěřil. Tak bych mu teď poradil, aby se podíval do zahraničních novin.

A podle toho, co děláte, soudí dokonce českou politiku. Vy jste projev české politiky. Vy jste česká politika. Vy jste český politik a oni vás tam soudí jako někoho, kdo ukazuje, co je v české politice možné a jak se může český politik chovat. Tam to nikoho nezajímá. Tam se mluví o podezření, že váš úřad nad vámi drží ochrannou ruku. Tam se mluví o tom, že Čapí hnízdo řeší mezinárodní komise. Experti mluví o tom, že je to zneužití smyslu dotací, které měly být určeny pro malé a střední podnikání. Tam se mluví o tom, že odmítáte odpovídat na otázky novinářů, dokonce že se k nim chováte arogantně, jak to tady bylo řečeno, už jste to tady nějak řekl, pakáž nějaká zkorumpovaná nebo podobně. To znamená takový jste český politik pro veřejnost v těch novinách a tiscích, o kterých jsem mluvil. To znamená konec legendy pana Babiše, který není politik. A ne že jste mimo matrix. Tak dlouho jste nám tvrdil, že chcete bojovat s matrixem, až jste ukázal, že jste vlastně jeho původcem, protože v tom, co vytváříte, je systém. Vy nejste nějaké vybočení. To není nějaký náhodný zákon o střetu zájmů. To, co se ukazuje v posledních dnech, znamená, že vy tady jakýsi matrix přímo budujete. A pak je tu ještě jedna legenda, která si myslím, že by měla skončit, a kterou jsem rád, že tady ve Sněmovně můžu veřejnosti sdělit. Tady se dlouho tvrdilo, že je výhodné, když do politiky může vstoupit někdo, kdo je bohatý, zajištěný. Takový člověk určitě kradnout nebude. Tak já bych rád tady udělal jeden závěr, který mi připadá zřejmý z toho, co nám defiluje před očima.

A tak si dovolím tvrdit, že když vstupují lidé jako vy do politiky, tak je v tom obsaženo obrovské nebezpečí. Já sám jsem říkal, že i člověk jako vy má právo být účasten voleb, být volen a máte právo dělat funkce. To jsem říkal, že vám to nelze upřít. A říkám po třech letech, že vidíme, jaká obrovská rizika to s sebou nese. Chtěl bych se obrátit na českou veřejnost. Přestaňte věřit tomu, že to, že je někdo zajištěn, znamená, že to je bezpečnější. Vypadá to, že jsou v tom nová, těžká, velmi vážná rizika. Ten člověk totiž svými penězi je schopen zaplatit kde co. A je schopen využít politického vlivu v kombinaci s penězi, aby si vytvářel monopol. To demokracie není, protože jak jsem vám před chvílí vysvětloval, tak demokracie je v tom, že ten systém musí mít kontroly a rovnováhy. Jako pan Babiš ukazuje, že všechny kontroly a rovnováhy ruší. Předpokládám. Dnes jsem dospěl k závěru, že pan Babiš vstoupil do politiky především proto, aby hájil zájmy svého podniku. Myslím si, že on nikdy vlastně nevstoupil do politiky proto, aby se učil tomu, co je veřejný zájem. Proto bych byl rád, kdyby se Sněmovna dnes dohodla na tom, že pan Babiš nepatří do české vlády, a hlasovala pro to, aby z té vlády odešel. A stejně tak bych byl rád, aby prezident dodržel Ústavu, aby učinil to, oč ho premiér požádal. Prosím pana předsedu Kalouska, který je posledním přihlášeným s přednostním právem. Děkuji za slovo. Dobrý den, vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci.